Ale u těch ostatních typů voleb by to za to stálo, abychom určili pravidelné termíny voleb. Věděli by všichni, kdy ty volby jsou.

Tak myslím, že by to stálo za úvahu a debatu napříč politickým spektrem.

Ano, takový návrh existoval, myslím v roce 2009. Zpracovávali jsme ho s kolegou Kasalem tenkrát, protože ten posun je opravdu trvalý. To znamená, že skutečně to narušuje ten systém.

Děkuji.

Já jsem se tam ještě hlásil s normálním příspěvkem, ale já se asi... To není můj čas. To není váš čas. Já už asi stahuji přihlášku do obecné rozpravy, já to zvládnu v té faktické poznámce, protože už jsme vyčerpali argumentaci.

Za všechny bych mohl zmínit poměrně zásadní změnu registrace třetích stran. Protože tak jak byl zákon předložen, by bylo velice snadné obcházet limity na volby tím, že by vznikl třeba spolek nezávislých podporovatelů pana premiéra, pana vicepremiéra a ti by nebyli limitováni už ničím. Zavádí se tam institut registrace třetích stran, které mají také nějaké limity na svoji činnost a na svoje příspěvky do kampaní. Netvrdím, že je to samospasitelný systém, obejít se to dá vždycky a bude se to obcházet. Ať se ví, že když někdo zaplatí 10 milionů někomu na volby, ten může říkat, že s tím nemá nic společného, tak jenom ať společnost ví, že těch 10 milionů bylo vynaloženo. To je celé. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. A jaký pak má smysl v té vaší optice, vaší argumentaci, stanovovat limity volební kampaně?

Co se stane? Já chci jen říct, že to je problém. A pak ať to dělá spolek přátel kteréhokoli premiéra či vicepremiéra.

Já jsem doporučoval přečíst si stanovisko velké televizní rady, která analyzovala průběh volební kampaně v roce 2013.

V různých státech se to řeší různě.

A že to má vliv velikost kampaně, velikost finančních zdrojů a podle mého názoru mnohem větší vliv než kvalita volebního programu, bohužel, to doufám se přít nebudeme. Proto jsem říkal od začátku, že jsem příznivec zavedení limitů na volební kampaně. A ať už pak k tomu připočteme spolky příznivců kteréhokoli politika, třeba i opozičního, abych neříkal, že to může vždycky jenom vládní politik, a současně k tomu připočteme tu komerční reklamu na konkrétní produkt a pak už ta soutěž prostě vyrovnaná není a pak ty peníze vítězí nad volebním programem. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče. A teď váš čas. Nejsem propagátor limitů, takže otázka musí směřovat na někoho jiného. Já mám za to, že když je něco tak snadno obejitelné svým způsobem, tak je na zvážení, zda to má smysl. Limity na kampaně myslím, že tady nějaký konsenzus je, že by být mohly. Co se týče dotazu, na co by nám byly registrované třetí strany a proč to dělat, ať se to započte do té kampaně. Já si v Čechách umím ale představit situaci, kdy by to někdo udělal schválně, že by bez vědomí, nebo dokonce jemu ke škodě udělal mizernou kampaň a ta by byla pak započtena do jeho limitu na volby. Takže to prostě nejde takto udělat. Vyzkoušeli si to teď v březnu, nějaký zásadní problém to nezpůsobilo. A aspoň opravdu ta veřejnost má nějaké reálné očekávání, že když někdo financuje něčí kampaň, tak bude na světle a bude se o něm vědět.

Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání.